Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik slov, nebo spíš faktickou rychlou poznámku na to, co zaznělo. Je nepochybné, že vznikající nová menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD podporuje jako svou základní prioritu zvyšování ohodnocení učitelů, ale také neučitelů v našich školách.

Dále jsou zajištěny všechny prostředky pro nové spravedlivé financování našich škol, což je podstata věci, tak jak tady zmiňovala vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní Pekarová, aby konečně to měli naši učitelé také na svých páskách.

Já děkuji. Prosím, pane poslanče.

Takže prosím, nechte si tato neopodstatněná tvrzení pro sebe. Děkuji. Také děkuji. A prosím pana předsedu Faltýnka a potom opět paní poslankyně Pekarová. Dobré odpoledne. Já si myslím, že důležité jsou výsledky. Můžeme tady plkat, paní kolegyně, jak dlouho chceme, ale vy jste přece byli ve vládě, pokud se nepletu.

Takže podívejme se krátce do minulosti. Já také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Pekarovou. Prosím, paní poslankyně. K oběma předřečníkům prostřednictvím předsedajícího.

Možná nám jenom o nich neříkáte, ale budete připraveni i na ta krizová léta tak, aby nedocházelo znovu k tomu, že budou nutné škrty, šetření atd. Protože krize, ta určitě nějaká přijde. Já děkuji. Nyní pan poslanec Vondrák, poté pan poslanec Faltýnek, poté pan poslanec Rais s faktickými poznámkami.

Také děkuji. Prosím pana poslance Faltýnka. Když jsme u těch čísel, já už bohužel to nosím v hlavě.

Já děkuji. A prosím pana poslance Raise. Dvě minuty, pane poslanče. Dobrý den. Já jsem nechtěl vystupovat vůbec, ale kolegyně mě k tomu trošku taky donutila.

Já také děkuji. A nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Černochovou. Dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Ostatně i to je důvod, proč se ekonomická situace v České republice zlepšila. A víte, možná je mezi naší bývalou vládou a tou vaší současnou vládou jeden podstatný rozdíl.

Já také děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Snad ještě k panu předsedovi Faltýnkovi vaším prostřednictvím. Jedná se pouze o terminologii, ale skutečně upřednostňuji v Poslanecké sněmovně to, že diskutujeme, než to, že plkáme. Je to i vyjádření určitého respektu k diskutujícím a myslím si, že to bychom mohli zachovávat. Jinak ke kolegovi Vondrákovi vaším prostřednictvím. Ale on skutečně mění tu situaci ve prospěch lidí, kteří jsou třídními učiteli. Myslím si, že jsme ve shodě, že v rámci školství je důležité přidat na platech. Myslím, že v tom se shodneme napříč politickým spektrem, a to je jedna z věcí, kterou tento návrh řeší. Já bych to ještě vrátil ke stanovisku vlády. Kdyby ten systém byl až tak nesystémový, kdyby byl až tak zatěžující rozpočtově, kdyby byl až tak špatný, kdyby vedle něj na vládě ležel vládní návrh zákona, který by ty věci řešil, tak bych rozuměl tomu, že vláda k tomu dá negativní stanovisko, protože řekne: ano, nejsme to schopni uplatit, anebo to rozbíjí systém.